Samozřejmě chápu, že to byl úplný středobod toho, co rozdělilo Poslaneckou sněmovnu, ale znovu bych chtěla říci, co bylo vlastně cílem té institucionální změny.

Za třetí omezit problém systémové podjatosti stavebních úřadů. Za čtvrté zásadně posílit podmínky pro personální stabilitu, kariérní růst i osobní rozvoj a řádný výkon činnosti státních zaměstnanců. Za páté zajistit sdílení odborných personálních kapacit a zdrojů, například možnost dočasně přidělit odborníka specializovaného například na povolování určitého typu složitého záměru na příslušné pracoviště.

Tady mám na mysli především černé stavby.

Obce si stěžují na to, že na to nejenom nemají peníze, ale nemají na to ani personální zajištění, protože samozřejmě následně musí vymáhat zdroje po vlastníkovi nemovitosti, který stavěl načerno.

Samozřejmě ta institucionální změna vedla i ke specializovaným odborným pracovištím pro liniové a energetické stavby vyžadující odbornou specializaci, ale tady já jsem moc ráda, že do tohoto snad pro ty vyhrazené stavby se ve finále sahat nebude. Úplně na závěr bych chtěla jenom zmínit to, co už bylo několikrát řečeno, proč vlastně my neustále vznášíme námitky k tomuto tisku. Je důležité si připomenout, co již nabylo účinnosti.

Myslím, že to je velmi důležitý paragraf. Územní rozvojový plán vydaný podle dosavadních právních předpisů se považuje za územní rozvojový plán podle nového stavebního zákona. Nedošloli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona k vydání URP, prověří Nejvyšší stavební úřad bohužel tak asi Ministerstvo pro místní rozvoj záměry dopravní a technické infrastruktury vymezené v zásadách územního rozvoje.

Toto ustanovení se týká zejména metropolitního plánu Prahy, který se samozřejmě nedaří již mnoho let uvést v život. § 324 nepoužití některých částí územněplánovací dokumentace.

Podle mých informací ministerstvo vydalo k tomuto ustanovení již metodické sdělení.

§ 312, odst. 1 a 7 přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům. § 313, odst. 1 a 2 termín a zmocnění k vyhlášení výběrových řízení na místo ředitele Specializovaného a odvolacího úřadu a místa ředitelů jednotlivých krajských úřadů. § 315, odst. 1 přechod příslušnosti hospodaření s majetkem státu na Nejvyšší stavební úřad.

Musí se tedy připravovat vyhláška o stavebním řádu, jejímž obsahem budou v přílohách jednotlivé formuláře pro podávání žádostí, to znamená formulář pro povolení stavby, pro podání žádosti o vydání vyjádření či závazného stanoviska dotčeného orgánu vlastníkovi veřejné dopravní a technické infrastruktury a podobně, dále vyhláška o dokumentaci, která stanoví rozsah a obsah předepsaných druhů dokumentací a projektových dokumentací, dále vyhláška o požadavcích na výstavbu, která stanoví podrobné požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umisťování staveb a technické požadavky na stavby, vyhláška stanovující provozní podmínky fungování Portálu stavebníka a dalších důležitých komponent digitalizovaného stavebního řízení, dále vyhláška, která určí například obsah územněanalytických podkladů či zadání územního plánu, v neposlední řadě vyhláška k Národnímu geoportálu územního plánování a jednotnému standardu územních plánů a dalších dokumentací. Tolik asi ode mě k tomu, abychom si znovu tady řekli, co dneska svými hlasy chcete oddálit. Podle mě skutečně je možné připravit věcnou novelu, ale myslím si, že odkládat nový stavební zákon je chyba. Provází ho i právní nejasnosti, na které nebyl vlastně schopen odpovědět ani předseda Legislativní rady vlády, a věřím tomu, že neustále ty dotazy budou padat, že se můžeme dostat do situace, kdy novela nebude, avšak bude to odloženo, a není respektován změnový zákon.